Dalším důvodem je samozřejmě růst životních nákladů, který souvisí jak s vysokou inflací, tak s vysokými cenami energií.

Ty příjmy jsou navýšeny o 65 miliard korun.

Pak bohužel taky zvýšení obsluhy státního dluhu o 4 miliardy, nákup vozidel pro policii ve výši 900 milionů, dorovnání dluhu v oblasti filmových pobídek 570 milionů korun a taky nová alokace do vládní rozpočtové rezervy. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře, a nyní otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan předseda Tomio Okamura s přednostním právem, a připraví se pan předseda Radim Fiala, taktéž s přednostním právem. A ještě než dám panu předsedovi slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo.